Pokud starostové byli seznámeni, nebyla jsem to já, kdo seznamoval, tak jejich názor zrovna na tuto projektovou dokumentaci neznám.

Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Není.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

Práci na volební legislativě tak vidím jako velmi důležitou a zajímalo by mě, jaké změny chystá Ministerstvo vnitra v oblasti voleb. Děkuji za odpověď.

Děkuju, paní místopředsedkyně, za slovo. Já jsem rád, že tady pan poslanec Letocha uvedl na pravou míru, že i příští rok se budou konat volby, protože já po tom, jak tady minule vehementně vystupoval pan předseda Okamura a tvrdil nám, že příští rok konečně bude rokem, kdy nebudou žádné volby, tak já jsem mu na malý okamžik uvěřil a trochu zapomněl, že volíme prezidenta, hlavu státu.

Jenom chci předeslat, že to, co tady teď budu říkat, není to, co se stane. O tom rozhodne Poslanecká sněmovna, o tom rozhodne Parlament. Tohle je jenom návrh, na kterém jsme se v pracovní skupině shodli v rámci Ministerstva vnitra v zákonu o správě voleb, který se má stát nějakým nosičem reformy nejrůznějších procesů. Určitě bude velká diskuse o tom, ale my s tím jako Ministerstvo vnitra přijdeme. V České republice volíme stále dva dny.

Ten návrh bude každopádně představen, ale nejdřív ještě předtím bude projednán i vládou. Co se určitě stane nezávisle na tom, jestli budou, nebo nebudou jednodenní volby, je vytvoření informačního systému voleb, což je věc, která by mohla být velmi příjemná při vydávání voličských průkazů. Pokud chce někdo voličský průkaz, tak ho chce většinou proto, že se nachází někde mimo teritorium svého města, své obce, ale ten voličský průkaz si mohl vyzvednout jenom právě ve svém městě, na svém úřadě a podobně.

Informační systém správy voleb pomůže i nám politikům, protože už nebudeme muset stát fronty na úřadech při podávání kandidátních listin, bude umožněno elektronické podávání kandidátních listin a bude možná i online delegace do okrskových volebních komisí, stejně tak elektronický sběr podpisů na peticích na podporu kandidatury. To je návrh, který by samozřejmě mnohé zjednodušil. Chceme zase uvidíme, jak rozhodne Parlament i vláda rozšířit hlasování ze zahraničí také na volby do Evropského parlamentu. Pro senátní volby a volbu prezidenta republiky chceme zavést jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeni všichni kandidáti. A návrh přináší opatření na podporu práva zdravotně postižených osob s různými typy znevýhodnění hlasovat ve volbách, například informování sluchově postižených voličů ve znakovém jazyce a podobně. Zároveň samozřejmě pracujeme i na některých reliktech, které jsme zdědili větší stálost územního vymezení senátních obvodů, kde víme, že docházelo k častým změnám. Někdy se stávalo, že v určitých regionech lidé volili častěji než jinde, někde naopak nevolili dlouhou dobu, takže by mohlo být i zpochybňováno jejich ústavní právo volit do horní komory Parlamentu. Stejně tak chceme pevný termín konání voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků v souběhu s volbami do Senátu. Všichni teď cítíme a vidíme, že ty volby se jakoby stále přibližují k letním měsícům. Takže tady chceme zafixovat logicky pevný termín, což i politickým stranám umožní nějaký větší časový prostor po letních měsících i na volební kampaně. Jenom chci říci, že zákon o správě voleb ani novely volebních zákonů nezasahují do samotných volebních systémů.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, dámy a pánové.

Ráda bych se vás dotázala, zda je vám známo, že výše zmíněný ředitel byl ředitelem již za vašeho ministra, pana Jurečky. Bývalý ministr zemědělství Jurečka vždy vyzdvihoval práci SZIFu i práci pana ředitele Šebestyána a dotazuji se vás, co stojí za vaším rozhodnutím propustit v době předsednictví Evropské unie kvalifikovaného pracovníka, k jehož výkonu funkce nebyly ze strany ministrů i odborné veřejnosti připomínky.

Nejsem si jistá, zda si plně uvědomujete, co se tímto krokem dalo do pohybu.

Pan ministr zemědělství není přítomen, takže interpelace bude vypořádána písemně. Než přejdu k další interpelaci, tak si dovolím přečíst omluvy, které jsem obdržela.

A nyní bychom přešli k další interpelaci a poprosila bych, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Vladimír Zlínský, který má interpelaci na ministryni obrany.